Děkuji panu poslanci Černochovi. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo ještě jednou. Vrátil bych se ještě k tomu, co tady právě zaznělo od dvou předřečníků, jak kolegy poslance Foldyny, tak mého kolegy z klubu Marka Černocha, a předpokládám, že se k tomu vyjádří i pan ministr Zaorálek, protože včera na tohle téma na tom již zmiňovaném včerejším semináři také bylo hovořeno. To jsme na tom semináři včera od pana ministra jasně slyšeli.

Evropská unie v současné době má dluhy vůči svým vlastním členským státům na neproplacených fakturách za různé operační programy. Ukrajina znamená další finanční závazek. My jsme zadluženi. Neslibujeme náhodou něco nesplnitelného? A ještě podstatnější argument, který tady vidím.

Nebo z velké části nebo z nějaké části skončí v korupčním prostředí ukrajinské mafie, oligarchie? Víme, že tam korupce je na velmi vysoké úrovni. A my v tuto chvíli tam budeme posílat ty prostředky.

A tohle není z naší strany seriózní. Není to seriózní vůči nám samým a není to seriózní vůči občanům Ukrajiny.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dovolila bych si ale upozornit, že na samém začátku této zamýšlené asociační úmluvy je také deklarace, která chce dát najevo, že my vnímáme Ukrajinu jako součást Evropy.

A především chcemeli pomoci Ukrajině, aby se ozdravila, tak bychom měli těm obyčejným běžným lidem dát najevo, že je vnímáme jako součást Evropy, protože oni sami se tak vnímají. Děkuji paní poslankyni Novákové. S faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyslechl jsem si tady spoustu příspěvků a můžu říct pouze jednu věc souhlasím víceméně pouze s jedním, souhlasím s kolegou Foldynou.

Je to pouze příprava a je to pouze možnost, a velmi výrazná a dobrá možnost na stát, který chce přistoupit, určitým způsobem tlačit.

Souhlasím s kolegou Foldynou v tom pojďme to pustit v prvním čtení. Dejme to do výboru. Přijměme k tomu ne jenom jedno, dvě, tři, klidně několik usnesení, ale prostě pojďme to pustit, ať můžeme o této věci dále diskutovat ve výborech, ať to můžeme probrat ve výborech. Tímto dáme signál nejenom Ukrajině, ale i celé Evropské unii v tom, že jsme státem, který je schopný a ochotný diskutovat, je schopný a ochotný k tomu, abychom mohli dovolit ostatním státům, aby mohly přistoupit. Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi.

A myslím si, že Prosím různé spolky debatní, diskusní a jiné, aby se rozpustily, případně odešly do předsálí. Děkuji. Skutečně mám za to, že je to prostředek, jak Ukrajinu právně zavázat k tomu, aby se stala zemí stabilní, zemí, která má systém, který znemožňuje rozkrádání, který znemožňuje jaksi požírat své vlastní občany. A Ukrajina bude muset prostě plnit domácí úkoly. V našem zájmu je, aby Ukrajina stabilní byla. Já nevím, co je v zájmu Ruska, ale v našem zájmu je určitě stabilní Ukrajina, se kterou můžeme obchodovat a se kterou můžeme počítat. A pokud jde o možné náklady Evropské unie na tento proces, vím, že je to hypotetická otázka, ale zkusme se zamyslet nad tím, kolik Evropskou unii bude stát, pokud Ukrajina stabilní nebude. Z mého pohledu to může být daleko víc. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura.

My, občanští demokraté, budeme hlasovat pro přijetí této asociační dohody. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.

Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, jsem dlouhou dobu ve Skupině přátel Ukrajiny, mám tam řadu osobních přátel, a to nejenom v Kyjevě, ale i v jiných částech. Jediné, co bych chtěl říct na toto téma mimo toho, co jsem říkal v první části diskuse, je, že bychom neměli vyvolávat marné naděje.